Pan ministr životního prostředí a místopředseda vlády Richard Brabec je připraven k odpovědi. Děkuji, pane předsedající. Pane kolego, vy jste se ptal, vaším prostřednictvím, pane předsedající, zda má Ministerstvo zdravotnictví tu dokumentaci.

Znovu to bylo prověřováno na odboru výkonu státní správy v Olomouci jako v odvolacím orgánu. Ten vrátil k novému projednání, k doplnění dokumentace.

Aktuální stav je dnes takový. V současné době není platné stanovisko, původní stanovisko EIA pro předmětnou akci.

Takže momentálně situace je taková, že ten proces musí začít úplně odznovu. Investor bude muset vlastně projít poměrně složitou cestou a všechny připomínky obcí a dalších subjektů tam budou muset být zohledněny v rámci procesu EIA.

Takže já budu moc rád, když se tím, pane ministře, budete zabývat a ministerstvo se k tomu vyjádří. Pan ministr?

Děkuji za slovo.

Děkuji. Prosím, pan ministr má slovo.

Výsledkem bylo, že nepřerušit nebo nezměnit.

Takže já trošku musím polemizovat, jestli je, nebo není přechodné období.